Otevírám bod 7, což je návrh na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru. Chtěl bych vám oznámit, že mandátový a imunitní výbor zvolil svým předsedou poslance Stanislava Grospiče. Otevírám rozpravu a ptám se, zda si někdo přeje vystoupit.

Hezké dopoledne, pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové.